60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry

Ústava České republiky předepisuje učinit tak do 30 dnů po jejím jmenování. Nyní prosím předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku, aby se ujal slova. Děkuji.